Další věcí, kterou si musíme uvědomit, je tady tedy nárůst našich státních pojištěnců.

Protože snížení platby pro státního pojištěnce a já musím říci pod čarou, že samozřejmě oceňuji i ty věci, které vedly k tomu navýšení, to určitě jsme nějakým způsobem ocenili. Leč zdá se nám toto opravdu nedostatečné, protože jsme pod sumou, která byla jako výchozí, ta minimální, kterou by bylo možné přijmout.

A domnívám se, že Spolková republika Německo jistě ji vůbec nezajímá to, co si povídáme v českém Parlamentu, protože mají své starosti, a v každém případě k tomu přistupuje velmi zodpovědně.

Tak jedná se o podzim.

Nicméně připraveni bychom býti měli. Prosím pěkně, znovu opakuji, že někteří ředitelé nemocnic, a tedy i nemocnic zřizovaných krajem a podobně, větších samozřejmě, těch, které jsou velmi důležité pro ten region, v ekonomické predikci mají obavy, že si budou muset vzít půjčku. Protože to by nebylo dobře a určitě stoprocentně by to vedlo k výraznému snížení kvality zdravotní péče v naší republice, což je podle mě pro nás všechny tedy nepřijatelné, protože jistě nám všem jde o to, aby zůstala zachována.

A proto se nám tato situace zdá nedostatečná.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Zkusím na některé ty otázky odpovědět.

A zvláště v době předsednictví. Ale rád bych vás seznámil s řadou těch kroků, o kterých jste tady, vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní profesorko, mluvila.

Ten rozhodně nepůjde na úkor peněz, které by sloužily ke zdravotnímu ošetření, půjde na úkor provozního fondu. To jsou peníze, které slouží pro provoz pojišťoven, a je to dobře.